K tomu, aby se zbytečně netopilo, jsou dnes podle mého názoru již lidé dostatečně motivováni tím, že ta cena za to vytápění je velmi vysoká.

To je tedy rozdíl čtyři stupně.

V případě, že by vnitřní teplota u těchto prostor nebyla zajištěna, došlo by k omezení provozu těchto zařízení, což by mělo nepříznivý dopad na pacienty. Stejně tak návrh opomíjí sklady, které slouží ke skladování a distribuci léčiv.

Lázně. Lázně, diskutováno už to tady také samozřejmě bylo.

Hotely, to je další příběh.

Zejména nedostatek hostů bude mít samozřejmě vliv mimo jiné na ekonomiku zařízení i na zaměstnanost.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Jako další přihlášený do diskuse je pan poslanec Robert Stržínek a připraví se pan poslanec Milan Brázdil.

Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji vám.